Předkládám ho z toho důvodu, že když se zaváděla tzv. reforma zdravotnictví, tak sice zdravotní pojišťovny zůstaly plně závislými na veřejných prostředcích povinně vybraných od pojištěnců, ale na druhé straně získaly ve vynakládání finančních prostředků vlastně úplnou volnost. Současný stav je následující: Zdravotní pojišťovny včetně zaměstnaneckých hospodaří takřka výhradně s povinně vybranými prostředky svých pojištěnců, při každoročním nastavení úhrad již nejsou vázány předpisy Ministerstva zdravotnictví, dohodnouli se s poskytovatelem jinak.

Charakter tohoto soukromého podnikání s veřejnými penězi je extrémně náchylný ke korupci a zcela schází veřejná kontrola nad uzavíráním individuálních smluv s poskytovateli zdravotní péče.

Dále jsem se dozvěděl, že toto zasahuje do soukromoprávního vztahu mezi pojišťovnami a poskytovateli a že ministerstvo nemá dostatek lidí jak Ministerstvo zdravotnictví, tak Ministerstvo financí na kontrolu těchto smluv a smluvních dodatků. To ale není argument pro to, aby se takováto změna neučinila.

Děkuji, pane poslanče, a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Hegera. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já se omlouvám, že vystupuji při projednávání tohoto bodu podruhé, ale alespoň přijměte omluvu s tím, že to je vystoupení ke zcela jinému tématu, a to k pozměňovacímu návrhu pana poslance kolegy Hovorky. Já si pana poslance velmi vážím pro jeho pracovitost a úpornost, se kterou dokáže prosazovat své věci, a někdy úspěšně, ale v tomhle případě s ním musím velmi nesouhlasit a varovat všechny kluby v této Poslanecké sněmovně, že pokud by ten pozměňovací návrh prošel, dojde k obrovské katastrofě.

Historicky smluvní volnost byla využívána k různým ad hoc vypořádáním nedostatkům, které byly při rozběhu systému, kdy nemocnice nevykazovaly některé i obří nemocnice se dostaly do obrovského propadu a pojišťovny jim to potichu srovnaly tím, že jim úhrady vylepšily oproti formálnímu stavu. Dnes již tohle potřeba není, ale přesto dochází k velkému množství smluvních dodatků, u kterých se pracuje nejenom nad rámec úhradové vyhlášky, ale i pod ten rámec, který úhradová vyhláška stanoví. Pojišťovny například formou balíčkových cen za některé procedury se snaží najít poskytovatele, kteří jsou kvalitní a poskytují tu službu levněji. Druhým příkladem, který zazněl dneska na výboru, je zcela určitě kapitace praktických lékařů, kteří jsou v případě splnění nějakých kritérií kvality pojišťovnami bonifikovány. Takže variabilní smluvní dodatky jsou používány z velké míry ve smyslu pozitivním, a nikoliv negativním, pokud jde o dopady na systém, ale opravdu ta možnost zneužití je a cenotvorba je tak složitá, že dostat ji pod kontrolu, není úplně možné. A teď mi dovolte, abych přešel k tomu vlastnímu, co na tom úhradovém dodatku hrozí. Není to ten zákaz na Ministerstvu zdravotnictví se i v minulosti opakovaně diskutovalo, jak problém řešit a případně celou tuhle pasáž smluvní volnosti vypustit, ale vždycky se narazí na nějaké pro a proti.

na Ministerstvu financí zkontrolovány a potom zveřejněny. S tím se dneska obecně souhlasí a to zveřejňování je připraveno i v novele zákona, o kterém tady byla řeč, a i my jsme ho chystali a s tím já plně souhlasím, ale to posuzování jednotlivých smluv je administrativně jednoznačně nezvládnutelné a veškerá činnost Ministerstva zdravotnictví by se zhroutila, a přesto by se nepodařilo ten požadavek zákona, kdyby takhle prošel, jak je, naplnit. Já vás proto velmi prosím, abyste tomuhle pozměňovacímu návrhu věnovali pozornost, abyste přijali slib pana ministra zdravotnictví, který když dá i tady na mikrofon, bude lépe, tak jak to učinil dnes na zdravotním výboru, že ten problém řešit bude, ale musí se řešit jinak než tímto dodatkem.